Takže následně došlo k tomu, že nebyla dvě centra financování, Český olympijský výbor a MŠMT, ale jedno, a to bylo ministerstvo.

Takže prosím vás, my jsme mohli dělat ministerstvo a sportovci vždycky chtěli svoji agenturu. Vždycky chtěli.

Jediný jeho zájem je, aby do sportu šly peníze transparentně a přímo. Takže já nevím, co je tady za problém.

Takže to je ten příběh toho sportu.

A těch peněz, když byly požadavky na Ministerstvo školství, na investice klubů, tak většinou se vyhovělo 1020 %.

Tak jenom pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A budu rád, když nic, tak aby ta agentura toto vyřešila. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To bylo výborné. Co se týče sportu, za Piráty musím říci, že se ztotožňujeme s názorem Senátu. Tento návrh tedy nepodpoříme, stejně jako jsme ho nepodpořili ve třetím čtení. Dlouze už jsem se tady k tomu vyjadřoval v minulosti. Asi bych jako jednu z věcí, jednu z pozitivních věcí, vyzdvihl jednání pana předkladatele Hniličky, který, ač koaliční poslanec, přišel za opozičními politiky a od začátku jednal o tomto návrhu, od začátku do konce. Měli jsme dlouhé debaty několikadenní, několikatýdenní.

Všichni chceme určitě podporovat sport, jenom nejsme jednotní v tom, co ten sport je. Když vezmu zákon o podpoře sportu, tak jak to vnímám, tam je napsáno peníze, prostředky na podporu sportu jdou prioritně do sportování dětí, mládeže a také národní reprezentace.

Ano, to je něco, co bychom mohli dát do té kategorie národní reprezentace. Nicméně tyto projekty jsou tak drahé, že seberou peníze od toho tři čtvrtě milionu sportujících dětí. A právě podpora sportu na národní úrovni by měla směřovat právě do sportování dětí, do podpory, aby každé dítě bez ohledu na to, z jaké rodiny, z jakých sociálních a ekonomických poměrů pochází, mělo přístup ke sportu, aby to nebyla zátěž pro tu rodinu. Tím bych i rád podpořil, pokud budou zaměřeny právě na podpory výstavby infrastruktury, infrastruktury na lokální úrovni, kde ta děcka i amatéři budou od rána do večera sportovat a využívat to. Dostaneme desítky, maximálně stovky možných reprezentantů, takže budeme sedět u televizí a sledovat, jak si vedou na mistrovství světa. Z mého pohledu se nejedná o sport, je to sportovní zábava. Toť asi vše. Děkuji, pane poslanče. On se vzdal a pak se znovu přihlásil. Prosím, máte slovo.

Na ni by potom měla navázat teprve ta záležitost toho sportu jako řešení.